Prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Nyní tedy mohu zahájit podrobnou rozpravu. Nikoho nevidím. Končím podrobnou rozpravu. Paní zpravodajka? Přistoupíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.